Víte, ty zprávy jsou ve výboru projednávány tak dlouho, dokud je chtějí členové výboru projednávat a mají dotazy. Pan Španěl tady aktuálně promluvil déle než za celý svůj pobyt ve výboru za dva roky. Nyní požádám o vystoupení na faktickou pana poslance Tomáše Martínka. Děkuji.

Jestli tohle je náhodou střet zájmů, nebo není.

Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

A sice pakliže Leica Gallery dostávala prostor na reklamu za velmi přátelskou cenu, tak by mě moc zajímalo, co na to říkala Finanční správa. Protože vím, že veškeré služby, které dáváte do svého účetnictví, musí být za přiměřenou cenu, a pakliže nejsou, tak potom do výše přiměřené ceny se to dodaňuje.

Takže mě tohle opravdu překvapuje. Děkuji vám. Nyní požádám o vystoupení pana poslance Luboše Volného na faktickou.

Já se tady nesnažím žádným způsobem informovat o střetu zájmů manželky generálního ředitele České televize. Já informuji o střetu zájmů generálního ředitele České televize, o kterém on prokazatelně neinformoval Radu České televize, protože jak jsme si četli, muselo by existovat doporučení řešení této situace od Rady České televize směrem ke generálnímu řediteli České televize a měl by existovat, já to tak vnímám, jasný a oficiální dokument, kterým se prokazuje, že generální ředitel informoval o tomto svém střetu zájmů ne o střetu zájmů své manželky, ale o tomto svém osobním střetu zájmů Radu České televize, která k tomu měla vydat doporučení. A zbytek toho svého času využiji k tomu, abych požádal kolegy ze strany pirátské, kteří jsou specialisty na střet zájmů, jak se nám tady snaží prokázat téměř v každém svém vystoupení.